Jako politici si na to musíme zvykat, i když je to velmi těžké.

Děkuji za pozornost. Tak děkuji za dodržení času.

Vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Interpeloval jsem pana premiéra. To byla historicky první písemná interpelace v tomto volebním období.

Když někdo šíří lež, vy se bráníte, můžete žalovat, můžete podat trestní oznámení, ochranu osobnosti proti pomluvě a podobně.

Představte si, a pak jsem je rozdával v domovech seniorů. Já jsem podal trestní oznámení poprvé v životě. A víte, co řeklo státní zastupitelství? Že my jako politici máme snést určitou míru i lži, protože jsme ve veřejném prostoru a jsme veřejní činitelé. Ale vy jste důkazem toho, že to lze. A tady já jsem si našel a že už na to platí současné paragrafy a zákony.

Děkuju.

Prosím, vaše dvě minuty. Tak děkuji za slovo. Já jsem jeden z těch, kterého také to téma zajímá, takže samozřejmě ta debata mě přitáhla z mé kanceláře. A já jsem chtěl poděkovat paní místopředsedkyni za to, co tady řekla.

Já jsem minulý týden několikrát žádal o zařazení takovýchto bodů. Chtěl jsem právě vidět jednoznačný názor jednotlivých koaličních stran na to, jak se staví k tomu plánu, že se bude utrácet, že je potřeba minimálně 150 milionů, že se ustanovují různé týmy proti šíření dezinformací, které vlastně ve své podstatě budou ovlivňovat veřejné mínění.

Já bych chtěl říct, že je to především kategorie právní a je to především kategorie, která je regulována Listinou základních práv a svobod a poměrně mnoha rozhodnutími Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. A ta Listina není jenom deklarací, ale právě závazným dokumentem, který konstatuje, že každý člověk má právo na šíření názoru jakýmkoliv technickým způsobem.

Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové.

O mně časopis Reflex napsal svého času, kdy tady byly hony na čarodějnice, aby náhodou Radek Koten nebyl předsedou výboru pro bezpečnost, tak tehdy Reflex o mně napsal, že jsem rudý konzistentní komunistický řezník.

Takže jak tomu tedy máme rozumět? Budeme bojovat proti dezinformacím. Nyní se tady dozvídám v přímém přenosu, že vlastně za demonstrace na Václavském náměstí napřed mohli proruští trollové, nyní to tedy organizovala Čína. Tak děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášená paní místopředsedkyně Richterová. Paní místopředsedkyně, prosím. A opravdu už věřím, že naposledy, jenom shrnu, o co jde.

Myslím, že vy to úplně všichni víte. A pak se stanou občas chvilky, kdy někdo opravdu šíří něco úplně čistě osobního, a pak je možné se bránit. To, co se stalo mně, bych opravdu nepřála vůbec nikomu.

Proč toto říkám?

A proč se takto nazývá? Je to něco, co znamená opravdu těžké situace. A znamená to ohrožení svobody slova.

Děkuji. Pak se připraví pan poslanec Nacher, paní ministryně Langšádlová, pan poslanec Juchelka a paní poslankyně Peštová.